O tom, jestli byly, nebo nebyly tehdy respektovány požadavky odborů, o tom nebylo ani řeči!

Taková demonstrace, která by znamenala odpor občanů proti tomu, že vláda jim bere všechny jistoty, tady přeci není.

Já přeci nezpochybňuji ničí názor, který vyslovuje při pokojné demonstraci, ale troufám si říct, že i já mám právo si zachovat vlastní názor a vlastní postup. Pokud jde o kritiku, kterou tady přednesl prezident republiky, já s ní souhlasím, že je tam málo investic.

Nebyla žádná podpora exportu. Kde jsme se to mohli ocitnout?

To přeci jsme museli odstraňovat.

Přitom v sousedních státech to už dávno bylo. Typicky řeknete levicový postup. Protože přeci bylo třeba vyjít z krize. Tady se děl pravý opak! Tato vláda neruší ani výrazně neomezuje sociální dávky.

I když je to málo, alespoň tam tato vláda našla nějaké řešení a doufám, že najde i jinde.

Odmítání daňové progrese totiž není věcí, která by měla být něčím, co je nemyslitelné. Přitom když se podíváme na takové státy, jako je Japonsko, tam daňová progrese je mnohem vyšší, než je v řadě evropských států, a tento stát přeci vůbec nemá levicovou vládu, ale naopak přesně rozlišuje, kolik kdo má, jaký podnikatel, v jaké je kategorii a kolik má zaplatit na provoz státu, protože jeho provozu využívá. A mohl bych pokračovat.

My jsme exportní země, a pokud se chceme dostat do první desítky, jak tady říkal pan premiér ve svém úvodním slově, tak opravdu musíme dál bojovat o každý trh v celém světě, ve všech více než 200 státech OSN.

Ale to ty minulé vlády nedělaly a tato vláda to nejen slibuje, ale praktickými kroky to, i když byla předchozí vláda v demisi, alespoň zkraje učinila.

Asi věděla proč.

To je změna, kterou vyvolali voliči svými hlasy, nikoliv že by povolali zpátky ty politické strany, které tady ty krize zavinily. A proto se KSČM rozhodla, že bude jednat s vítězem voleb a bude podporovat to, aby došlo k té změně, kterou si občané přejí. Každý má právo se podílet na správě státu. A proč bychom tedy my neměli mít právo ovlivňovat chod tohoto státu?

My jsme suverénní politická strana, která se stala trvalou součástí české politické scény.

Každý má svou historii. I vy máte svou historii a každý si ji píšete.

Rozdíl je v tom jenom, kolik je poslanců jednotlivých politických stran. A tady musím říct ano, hnutí ANO vyhrálo, má tedy právo sestavit vládu a my máme právo říct, jestli tu vládu podpoříme, nebo nepodpoříme. A my ji budeme podporovat, protože slibuje změnu, která je pro český stát potřebná.